Děkuji, paní poslankyně. Nyní žádám o reakci pana ministra zdravotnictví. Adama Vojtěcha. Pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vážená paní poslankyně, k tomu, co jste říkala, tak samozřejmě ty názory jsou různé, musím říci, že ta reportáž na Primě skutečně nebyla nikterak závazná, to stanovisko, spíše je to k nějaké debatě.

Faktem je, že zdravotníci toto úplně neakceptovali.

Ale zatím tomu tak není, je to nějaká debata, která vyplynula z určité odborné diskuse, takže zatím bych to neviděl jako nikterak konečné stanovisko Ministerstva zdravotnictví.

Tak, pane ministře, děkuji. Děkuji.

Ano, nyní tedy požádám pana ministra. Prosím.

Děkuji, pane ministře.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane poslanče, dovolím si reagovat krátce, stručně, proti rozhodnutí Městského soudu.

Až bude rozhodnuto, věře, že budu konat. Tak děkuji.

Tak nyní... dobře. Takže pan ministr si už nepřeje reagovat.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji.